Co se týká usnesení číslo 25, tedy návrhy na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, Kateřina Konečná byla nominována jako vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Obdržela 125 hlasů a byla zvolena. Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Antonín Seďa obdržel 163 hlasy a byl zvolen. Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE Martin Stropnický obdržel 138 hlasů a byl zvolen. Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy navržena Dana Váhalová. A konečně vedoucí stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Kateřina Konečná za KSČM obdržela 121 hlas a také byla zvolena vedoucí této delegace. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu předsedajícímu. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěl bych pogratulovat všem zvoleným, popřát jim hodně úspěchů v jejich náročné práci. Konstatuji, že jsme vyčerpali program 4. schůze Poslanecké sněmovny a tuto schůzi končím.

Jsou zde dotazy kdy.